Byly podány dva pozměňovací návrhy, jeden z dílny Ministerstva pro místní rozvoj s panem poslancem Bartošem, který je již součástí usnesení garančního výboru, a jsou pod písmeny A1 a A2, a ve druhém čtení dále pak byl podán pozměňovací návrh pana poslance Kolovratníka, který je pod písmenem B a je rozdělen do pěti částí. V rámci druhého čtení taktéž padl návrh na zamítnutí. Výbor, garanční výbor, to znamená výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pozměňovací návrh pod písmenem A1 a A2 doporučil, pozměňovací návrh pod písmenem B1 až B5 nedoporučil. Zároveň výbor nedoporučil návrh na zamítnutí a návrh zákona jako celek doporučil ke schválení. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, děkuji za slovo.

Pan ministr taky vyslovil naději, že se to stane rychle a že pak se začneme věnovat tomu obsahu.

Ale to, co cítím jako velmi, velmi důležité a velmi zásadní, že musí zaznít vůči vám, vůči veřejnosti a i vůči vám, pane ministře, když říkáte, teď to jenom pojďme o rok odložit, pak se věnujme tomu obsahu, tak ten problém, který je potřeba, aby to zaznělo, abyste si to uvědomili, abyste to slyšeli, ten jeden z problémů, jeden z více problémů, který tady tím odložením o rok řeknu způsobíte nebo prodloužíte a nebudete řešit, je problematika černých staveb, problematika černých staveb na území České republiky.

Jsou různé výklady, pojišťovny ty stavby pojistí, ale stavební úřady je neuznají jako stavbu a nechají je v jakémsi právním vakuu jako stavbu černou. A tohle je ohromný problém, který máme, který se děje, který často nechává úředníky na stavebních úřadech ve velmi prekérní, nešťastné situaci, protože oni si s tím často sami nevědí rady, a my opět tím odkladem, který se vám snažíme, zatím bohužel neúspěšně rozmluvit, tak tady tím odkladem my, jenom tady tu jednu z mnoha věcí opět o rok posuneme dál.

Tady existence těchto dvou souvisejících řízení není šťastná, stavebníkům, kteří jsou řekněme agresivní, nehledí na to, aby měli vše povoleno dopředu, poskytuje poměrně velký obstrukční potenciál. Navíc pracujeme v té problematice i s judikaturou Nejvyššího správního soudu, která složitý proces, to řízení, dotvořila do momentu, kdy opravdu ti stavebníci, sporní, problematičtí, kteří nemají povoleno, nemají vyřešeno, o dodatečné povolení stavby můžou zažádat vlastně kdykoliv, a to opakovaně, dokonce už i v případě běžícího odvolacího řízení.

Asi si to nerozmyslíte, ale prosím, na tohle myslete, na tohle apeluji. A znovu se vracím k těm našim mnoha vystoupením, která tady ve Sněmovně byla tohle přece může být jeden z momentů, na kterém se dokážeme velmi rychle, velmi efektivně domluvit, a nemusíme se tady zdržovat politickým sporem o tom, jestli stavební úřady mají zůstat na obcích, nebo nemají.

Ale není mu jedno a je ohromný problém, když máme na území naší země, naší republiky černé stavby, které nejsou povoleny, nesplňují bezpečnostní standardy, a zatím, jak se dozvídáme, problematiku černých staveb tímto návrhem to tady chci říct posouváme o rok a dál, a minimálně ještě tedy po celý rok 2023 a část roku 2024 černé stavby v České republice nikdo nebude řešit, protože jsou nadále v uvozovkách pokryty tím už zastaralým, starým stavebním zákonem, který tedy teď je platný , neřeší je, to bude, pane ministře a kolegové, vaše odpovědnost chci, aby to zaznělo, a chci, abyste to věděli.